Je mně jasné, že to půjde do ústavněprávního výboru. Nevím, jestli někdo navrhne ještě nějaký jiný výbor, ale myslím si, že tohle je typická parketa pro ústavněprávní výbor, ale přiznám se, že nevím.

Je škoda, že nějakým způsobem nebyla sloučena rozprava nebo nějak ty body nešly za sebou Já se omlouvám, pane poslanče.

No právě. Podle statistik v Praze každý druhý. Manželství se rozpadá nebo rozvádí.

Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji ještě jednou za slovo. Určitě by bylo dobré, kdyby došlo později k upřesnění nebo ke zpřesnění v rámci ústavněprávního výboru. Musím říct, že v rámci ústavněprávního výboru vznikla pracovní komise, která původně měla za cíl dopracování návrhu Úsvitu na teritorialitu exekutorů. Tahle komise samozřejmě funguje. Funguje zhruba od června, kdy jsme se několikrát sešli, nicméně díky obsazení této skupiny, které bylo, myslím si, že docela na posledním jednání, které jsme měli minulý týden, velké, ať už z Ministerstva spravedlnosti, byli tam zástupci Exekutorské komory, zástupci Soudcovské unie, zástupci bank, zástupci exekutorů jako takových, plus samozřejmě pan senátor Škromach s jeho návrhem, tak mě velmi překvapilo, mile musím říct, že překvapilo, že ačkoliv tato komise samozřejmě byla původně zřízena pro to, aby řešila teritorialitu exekutorů, tak se postupně dostáváme i k dalším návrhům a k dalším bodům v exekucích jako takových, což je do budoucna i třeba takovýto návrh, který právě teď přichází. Musím říct, že pan náměstek Pelikán, který tam zastupoval Ministerstvo spravedlnosti se svými kolegy, řekl, že ministerstvo připravuje novelu exekutorského řádu, že připravuje analýzu, protože dat a bodů ještě není tolik na to, aby bylo možné udělat opravdu přesnou analýzu, která bude vypovídající, která bude mít vypovídající hodnotu, a tato analýza by měla být k dispozici zhruba v polovině prosince. V polovině prosince jsme se domluvili, že by se tato komise opět sešla a že by tato komise začala řešit právě i ty dílčí body s tím, že bychom se spojili s Ministerstvem spravedlnosti, byl by to takový v uvozovkách kulatý stůl, kde bychom tyto body probírali, a následně ať už ministerstvo, nebo koalice, nebo poslanec poslanec, poslanci dávali jako návrhy. Samozřejmě je to cesta. Poslanec, poslanci, poslankyně, myslím tím poslanec, poslankyně jedno jest. Jsou to body, které si myslím, že v té chvíli, ve chvíli, kdy to bude fungovat tímto způsobem, mají velkou šanci na to, aby prošly.

Tento návrh samozřejmě, který přichází, tak si myslím, že má své místo, jak už zde bylo několikrát řečeno, abych to neopakoval, a bude určitě velmi dobré, když se bude na ústavněprávním výboru probírat, když se bude zpřesňovat a když dostane to doporučení tak, aby tento návrh samozřejmě potom prošel i zde sněmovnou. Ještě jednou bych velmi rád poděkoval i svým kolegům právě z této pracovní skupiny, většinou poslancům zároveň i ústavněprávního výboru, kteří v této skupině chtějí pracovat. Máme spoustu dalších témat, ať už je to státní dohled nad exekutory, ať už jsou to kontroly, ať je to i vytvoření jakési exekutorské Kobry tak, aby docházelo ke kontrolám, aby docházelo ke kontrolám nejenom tím, že se dá exekutorům vědět, že taková kontrola přijde, ale aby to byly i namátkové kontroly, tak aby to začalo fungovat, aby exekutorský řád, tak jak do této chvíle byl trochu divokým západem, Klondikem, tak aby se srovnal na systém, jaký má být. V tomto směru tedy ještě jednou bych rád požádal Sněmovnu a pak samozřejmě také ústavněprávní výbor, kam se tento návrh dostane, aby tento návrh podpořily, protože si myslím, že to je návrh, který je velmi důležitý. Děkuji panu poslanci Černochovi. Pardon, nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

Já ze své praxe vím a tady to říkám, že je to první, co ten exekutor udělá, že jakmile má možnost, postihne výplatu druhého z manželů a postihne i mzdu druhého z manželů. Je to pro něj jednodušší a naprosto to popírá logiku věci a právní úpravu, kterou máme v současné době přijatu v novém občanském zákoníku. Takže svým způsobem toto, co řešíme, je záplata neakceptovatelného stavu, který už dnes existuje, nikoliv řekněme dlouhodobá koncepční změna v oblasti exekucí. Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Já se teď v tom bloku zákonů, které se týkají té právní problematiky, snažím zorientovat tím, že se snažím opravdu intenzivně poslouchat.

Jak je možné, že když já jako řekněme manžel, jsem doposud manžel, něco budu chtít prodat, většinou kupující ode mě chce na smlouvě i podpis manželky.

Děkuji panu poslanci Plzákovi.

Jenom mě inspirovala kolegyně.

Takže tím chci poděkovat také panu europoslanci Tomáši Zdechovskému, který byl iniciátorem tohoto usnesení, které bylo schváleno a přijato. Chtěla bych vás požádat, pokud máte zájem podepsat petici, která byla včera spuštěna, tak petiční archy jsou u podpisových archů také na půdě této sněmovny.

Kde jsou podpisové archy do sněmovny, tak tam jsou i ty petiční. Mě inspirovala kolegyně, že vlastně přestože jsem vám poslala všem odkaz na tuto možnost, tak jste asi všichni nečetli ty maily, tak proto si dovoluji vám to sdělit i tímto způsobem.